Ale ty principy, na kterých je nastavena, si myslím, že jsou zkrátka správné a že zajistí stabilizaci a zajistí přísun finančních prostředků.

A to je ten základ, aby byla zajištěna stálá, kvalitní a dostupná péče pro naše občany, pro naše pacienty. A právě tento zákon a navazující vyhláška bezesporu k tomu povede.

A v tom směru si myslím, že je velmi důležité, aby byl co nejdříve schválen jak ten zákon, tak ta vyhláška a ty peníze se zdravotníkům dostaly. Je to pro nás jedna z priorit, stejně tak jako u sester v sociálních službách.

Takže předem děkuji za její podporu. Není tomu tak.

Nyní tedy pan poslanec Vít Kaňkovský v podrobné rozpravě.

A navážu zde na rozpravu, která byla ohledně lékárenské péče. Velmi dobře zde hovořila k tomu paní kolegyně Richterová, kolega Svoboda, ale i další. Oblast lékárenství skutečně v té prozatím navržené kompenzaci ze strany ministerstva není dobře řešena. Možná si někdo myslí, že lékárenství je pouze byznys, ale jak už tady řekl pan docent Svoboda, lékárenství je důležitou zdravotní činností. A také zde bylo hovořeno o těch tzv. malých lékárnách, které mají opravdu velmi zásadní roli v životě menších měst. Ale současná pandemie covidu je ještě více deklasovala. Ten rozdíl oproti těm velkým lékárnám je u nich v tom, že oni skutečně nemají tu vatu v těch vysokých objemech vydávaných léků i toho volného prodeje.

A jsem přesvědčen, že lékárnám je potřeba pomoci, kompenzovat jim ztráty, které měly, i zvýšené náklady. Ty možnosti jsou dvojí. Bylo zde hovořeno o tom tzv. signálním výkonu za výdej položky na receptu.

A druhý krok, který můžeme udělat směrem k těm malým lékárnám, je skutečně nevyřazovat pomoc těm malým firmám a odpustit jim na tři měsíce sociální odvody tak, jak jsme to udělali u jiných odvětví.

Ta oblast skutečně je důležitá a myslím, že to tady zní. V čem jsme se nedohodli, jak nakombinovat nebo jakým způsobem pojmout omezení toho maximálního počtu zaměstnanců.

Proto jsem připravil variantní řešení a v tom tisku, ke kterému jsem se přihlásil, jsou čtyři varianty. A chtěl bych pak poprosit v hlasovací proceduře, aby se hlasovaly sestupně, tzn. maximum 50, maximum 25, maximum 15 a maximum 10. Podle mého názoru už ta dolní hranice neodpovídá požadavkům těch poskytovatelů, kteří mají třeba dvě výdejny. Proto bych vás chtěl velmi poprosit o schválení té druhé nejvyšší varianty, to je do maxima 25 zaměstnanců. Věřte, že to těm lékárnám pomůže, ale hlavně to pomůže občanům v těch menších obcích, že ty lékárny zůstanou zachované Děkuji vám za pozornost i za podporu tohoto pozměňovacího návrhu a děkuji všem kolegům, kteří včera velmi intenzivně až do noci o tomto problému diskutovali, a doufám, že dojdeme ke společnému konsenzu. Děkuji vám za pozornost.

Já děkuji kolegovi Kaňkovskému za velmi podrobný rozbor problematiky i problematiky lékárenské péče. Já bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu dokumentu, který jsem uváděl v obecné rozpravě, jenom k tomu dodám ještě několik slov. Chtěl bych zdůraznit, že můj pozměňovací návrh představuje změnu, která doslova přebírá znění zákona o prominutí pojistného a jako beneficienty uvádí poskytovatele lékárenské péče všude tam, kde zákon o prominutí pojistného jmenuje všechny zaměstnavatele.

Je to proto, že těch 50 zaměstnanců je v každé podnikatelské činnosti nějaká určitá hranice, a neměli bychom rozlišovat, jestli je to v lékárenské péči míň, nebo víc.

Čili můj návrh je cestou kompenzačního zákona novelizovat zákon o prominutí pojistného a ponechat tam lékárníky jako beneficienty ve stejném rozsahu jako všechny jiné, ostatní podnikatele.